Podívejte se do okolních zemí, které na rozdíl od současné pětikoalice pomáhají svým občanům v době krize.

Velmi rozumným krokem se vydali Němci i v otázce veřejné dopravy.

Proč ale nebijí na poplach všichni ekologičtí aktivisté, je pro mě záhadou.

A proč to nejde u nás? A na tomto místě se tedy ptám, kam se poděla vůle poslanců vládní koalice pomáhat?

Českou cestou, kterou zvolil kabinet Petra Fialy, je nechat dopadnout následky celého zvyšování cen na české občany. A přitom je to právě stát, který profituje na zvyšování cen. Například z cen pohonných hmot směřuje téměř polovina právě do státního rozpočtu. A k tomuto plošnému kroku ostatně vyzývají vládu i poradci Petra Fialy. Já si dovoluji navržené body, pane místopředsedo, navrhnout jako první a druhý bod dnešního jednání. Děkuji vám.

Návrhy jsem si poznamenal, jsou dva. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, přicházím s návrhem na nový bod, který se bude jmenovat Energetická krize, Green Deal a emisní povolenky. Chci jen říct, že jsme tady minulý týden seděli na mimořádné schůzi, která právě tyto věci měla řešit, ale bohužel jsme se nedostali ani k tomu, aby pětikoalice schválila program této mimořádné schůze.

Koneckonců jenom řeknu, co vím ze sociálních sítí, kde nám říkají politici z celé Evropy, že máme výborného ukrajinského premiéra.

A nejde jenom o fyzické osoby, o občany, ale jde samozřejmě i o právnické osoby, o firmy, protože je potřeba si uvědomit, že oni potřebují obrovské množství energií, a jestli ty společnosti zkrachují, nebo alespoň částečně zruší své provozy, bude to znamenat zvyšující se nezaměstnanost. Nezaměstnanost je teď možná nejnižší v historii, nebo téměř nejnižší v historii, ale to, co je dnes, zítra už nemusí být pravda.

Znamenalo by to obrovské zvýšení nezaměstnanosti a je potřeba vážit na lékárenských vahách, jestli přesně to chceme a jestli nám to stojí za to.

Ale s razantně zvyšujícími se cenami energií, které zvedají nejen ceny dopravy, vytápění, výroby, ale prakticky všech výrobků a rovněž mnoha služeb, je to téma v této době mimořádně důležité.